Oceňuji i to, že pan premiér včera ve svém proslovu mnoho těchto profesních skupin zmínil. Mně dovolte zmínit ještě jednu, která mně v tom výčtu malinko chyběla.